My musíme myslet nejenom na administrativní požadavky Evropské unie, ale musíme myslet především na svoje vlastní prostředí tady, a když se nám podaří snížit přínos plastů do našeho vlastního prostředí, do naší vlastní země, tak já si myslím, že to je dost důležitý faktor, abychom se tímto zabývali. Děkuji za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Chtěla bych reagovat na pana poslance Kučeru, prostřednictvím paní předsedající je tam další paní předsedající. Já nevím tedy, o jakých společnostech vy tady mluvíte.

Nerozumím tomu, o jakém byznysu tady mluvíte. Tady jde o to, že každá obec má nějaký systém, který funguje. Všechny obce na to doplácí. Nikdo není, aby to měl fifty fity, to znamená, to, co do toho dal, tak se mu vrátí. Ty obce prostě na to doplácí. A jestliže jim sebereme tuhle drahou komoditu, což je drahá komodita, tak už se jim to nebude co dvakrát, možná třikrát tolik nevyplácet. A kde je motivace pro obce a občany, aby dál třídili, když přijdou o tuto drahou komoditu?

To, že jsme občany naučili třídit všechno, to je krásné a to je dobře.

Děkuji. Krásné dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, přebírám řízení schůze. Jsme v obecné rozpravě a máme tady další faktickou poznámku, se kterou se přihlásil pan místopředseda Richard Brabec, a dalšími přihlášenými jsou Ivan Adamec a Jan Bureš. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Znovu říkám, tam žádný rozdíl není. O tom, co mluvil pan kolega Kučera, já s tím souhlasím, ale pozor, je to naopak argument, který právě jde proti povinnému zálohování i z pohledu zájmu obcí, protože je logické, že obce, pokud jim zmizí z toho žlutého kontejneru v podstatě jediná ceněná komodita, což jsou právě ty PET láhve, tak přirozeně z toho systému zmizí poměrně významná částka, kterou potom ty obce dneska používají na financování toho systému, protože celý ten systém je samozřejmě v minusu.

To byl také důvod, proč v minulém období po těch obrovských debatách, které se kolem toho vedly, obce byly proti tomu povinnému zálohování, protože jim bylo jasné, na koho ta zátěž potom dopadne. Budou to obce, a především samozřejmě ty menší, nebo všechny obce, ale přirozeně ta zátěž se ještě víc potom projeví na menších obcích.

Děkuji, pane místopředsedo. Než přijde další s faktickou poznámkou, dovolím si přečíst omluvu.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já snad jenom velmi stručně.

Děkuji za pozornost. Pane poslanče, já vám mnohokrát děkuji za dodržení času.

Takže to byla omluva. A nyní s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Bureš. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Já je snad ani nevyužiji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Poprosím pana poslance, aby přišel k řečnickému pultu. Děkuji, pane předsedající.

Takže já si myslím, že to by asi nemělo být, protože my bychom se měli soustředit na to meritum věci, a to je, jak omezit jednorázové plasty jako takové. Recyklace je jeden ze způsobů.